Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání. Než přejdeme k bodu číslo 42, tak tu mám dvě omluvy.